Já bych vás poprosil o klid. Paní poslankyně skutečně musela přerušit svůj projev, protože není slyšet. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.

Takže znovu se vracím k tomu.

Proto je předložen pozměňovací návrh, který obsahuje zmocnění vládě, aby v případě dalšího navýšení minimální mzdy, které mimochodem je avizováno, mohla vláda nařízením vlády valorizovat příspěvek na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Děkuji vám za podporu. Nyní mám jednu faktickou poznámku a jednu přihlášku s přednostním právem. Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ale rád bych ještě doplnil, že ohledně tématu podporování zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením jsme předložili, a paní kolegyně je tam podepsána, stejně jako kolegové z dalších pěti poslaneckých klubů, návrh, který upravuje a zlepšuje využívání tohoto provedení práce.

Vím, že těch tisků tu je hodně, ale i toto zapadá do té mozaiky, která může pomoci lidem se zdravotním postižením. Děkuji. Nyní přečtu dvě omluvy.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

První.

To pak má smysl. A víte, že já dlouhodobě brojím proti tomu, aby v jednací dny zasedal výbor. Takže jediný smysl to má, pokud by zazněl návrh na pevné zařazení na příští pátek před daňový balíček. Jinak je to úplně zbytečné. Ale to byl ten méně důležitý dotaz.

Nevíme dokdy ještě? Do prosince? To jsem sice neslyšel, ale... Pane předsedo, prosím.

Zapomněla zapomněla! na zdravotně postižené v každoročním předhánění se o tom, o kolik se zvýší minimální mzda. To je prostě realita. A tímto návrhem zákona to opomenutí, nebo tu chybu napravujeme.

A za druhé. Na nás?

My jsme vždy podporovali zařazení tohoto bodu, protože opravdu není kontroverzní, není v tom politický spor a reálně neexistoval žádný důvod, aby to tady devět měsíců leželo. Mohli jsme těm zaměstnavatelům, a tím pádem i zaměstnancům pomoct mnohem dříve.

A pak bych chtěl přiznat se k odpovědnosti za to, kdo ten stav způsobil, který tady teď poslanci napříč politickým spektrem napravují, což je pravda.

Za prvé to zkrácení lhůty je preventivní opatření, aby to skutečně prošlo na této schůzi, protože pak je ještě Senát a samozřejmě pan prezident.

Pokud by to nebylo, tak by to nedostali. Takže to je odpověď číslo jedna. Odpověď číslo dvě.

Tam je potřeba říci, že minimální mzda je jinak veskrze pozitivní nástroj pro všechny zaměstnance, nakonec i pro ty samotné zaměstnance se zdravotním postižením. Nicméně negativní dopad to má na jejich zaměstnavatele, na to, aby udrželi ta pracovní místa, která zřizují a na kterých lidi se zdravotním postižením zaměstnávají.